Jednou z věcí, která na základě vyhodnocení aplikace zákona v praxi byla zahrnuta do této novely, je snaha o snížení regulatorní zátěže pro podnikatele a posílení autonomie vůle.

Jsou to zhruba čtyři hodiny. Nicméně jedna z věcí, která je s tím spojena, je provedení splacení peněžitých vkladů na bankovní účet.

Druhý tematický okruh potom představuje zajištění větší transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev, zejména v situacích, kdy členem jejich voleného orgánu je nikoliv fyzická, ale jiná právnická osoba.

Řešení problematiky takzvaných neaktivních společností, to je další věc, na kterou se reaguje. Jedná se o společnosti, které formálně jsou stále zapsány v obchodním rejstříku, ale fakticky nevyvíjejí žádnou činnost.

Realizuje se propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými registry jiných členských států. Cílem návrhu je také zajištění větší ochrany práv společníků, zvláště menšinových, a posílení jejich právní jistoty, například pokud se budou dovolávat neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů společnosti. Zakotvuje se problematika předkupního práva společníků, a tak podobně.

To, že k prvnímu čtení dochází teprve dnes, je v podstatě důsledkem toho, že já poté, co jsem se ujal funkce ministra spravedlnosti, jsem nechal ten návrh zákona znova velmi podrobně posoudit expertům na obchodní právo, zejména z toho hlediska, zda skutečně je potřebný ten rozsah, tak jak ten návrh je předložen.

Což neznamená, že se ten návrh zákona nemůže změnit.

Moc prosím jedná se o návrh zákona, který je důležitý zejména pro podnikatele, pro právnické osoby, ale dotýká se i problematiky třeba bytových družstev a tak dále aby ten návrh byl propuštěn na projednávání do výborů, následně do dalších čtení a aby zejména odbřemenil od administrativní zátěže tam, kde je to skutečně potřebné.

Děkuji za slovo. Já doplním stručně pana ministra.

Na každé stránce téměř je nějaká změna. Rád bych vás aspoň orientačně seznámil s okruhy změn tak, abych navázal na pana ministra. Navržená novela zákona o obchodních korporacích si klade za cíl především odstranit nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona, snížit regulatorní zátěž pro podnikatele a posílit autonomii vůle stran, kde omezení nejsou nezbytná, zajistit větší transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, upravit monistický systém vnitřní správy akciové společnosti, upravit některá ustanovení, aby lépe vystihovala smysl a účel právní úpravy, propojit obchodní rejstřík s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím systému propojení rejstříků, účinně postihovat obchodní korporace, které opakovaně neplní povinnosti zakládat účetní závěrky do Sbírky listin, odstranit nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie, posílit ochranu práv společníků, zvlášť menšinových, a třetích osob a odstranit legislativně technické či terminologické chyby a duplicitní či nadbytečná ustanovení.

Jenom tedy vypíchnu jeden okruh problémů, který zde nebyl explicitně zmíněn, který přesto si myslím bude předmětem zájmu i uvnitř vládní koalice, a to jsou navrhované změny, které se týkají takzvané kodeterminace, tedy způsobu zapojení zaměstnanců do orgánů obchodní korporace. Jde o tu zmíněnou třetinu zaměstnanců v dozorčích radách podniků, které mají nad 500 zaměstnanců, které mají nějakou veřejnou účast. Vztahuje se to samozřejmě i na obchodní společnosti, které jsou ovládány samosprávou. Víme, že to má nějaké dopady i z toho hlediska, když existuje například koaliční vláda v některém městě, tak potom ta jedna třetina zaměstnanců a rozdělení míst v dozorčí radě může působit určité komplikace při ovládání té společnosti.